Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s dalším postupem. Dobrý den, dobré odpoledne. Vážení členové vlády, pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, po minulém týdnu dnes tedy přistoupíme, tak jak bylo doplněno a jak jsme odhlasovali, k druhé volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny, budeme obsazovat to jedno neobsazené místo.

Nyní vás poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na místopředsedu Poslanecké sněmovny, a pro jistotu zopakuji, že o způsobu volby se v tuto chvíli nehlasuje, protože je ze zákona tajná. To znamená, poté co proběhne případná rozprava, tak se odebereme do Státních aktů k provedení prvního kola druhé volby, druhé tajné volby. Děkuji za pozornost. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení.

Máte slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo, já si nemůžu odpustit tady neříct pár slov. Po té neúspěšné volbě minulý týden jsem tady z tohoto místa řekl, že budu apelovat na své kolegy na našem klubu, abychom podpořili Petra Fialu na místopředsedu Poslanecké sněmovny.

Proto bych tady rád řekl pár slov, co se vlastně doteď odehrálo konkrétně a s čím vším jsme my tedy konkrétně na ta jednání přišli a s čím jsme souhlasili, pokud se týká debaty o obsazování ve Sněmovně. Tak za prvé, a to si snad pamatujeme všichni z toho minulého týdne, jsme se vzdali nároku podle výsledku voleb na místopředsedy Sněmovny. Na tom se asi shodneme, že podle výsledku voleb bychom asi jako hnutí nárok měli na dva místopředsedy Sněmovny.

Já jenom konstatuji to, k čemu jsme připraveni, co nabízíme.

Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, ale nechci tím vyvolávat zase nějakou hádku a debatu, ale prostě odpusťte mi to, že to tady musím říct, a pokud se podaří udržet emoce na uzdě, tak potom pojďme rychle volit a pokračovat v tom programu, který máme před sebou.